Děkuji za slovo.

Myslím, že všichni moji předřečníci včetně mě museli konstatovat, a tedy i já musím konstatovat, že je to věc, která jistě přispěje ke zkvalitnění vzdělávání. Já osobně vnímám kariérní řád jako prestižní záležitost v oblasti školství. Když se podíváme na jiné vysokoškolské profese, především lékařské, vidíme, že kariérní řád zde byl v minulosti nastaven, že dobře funguje, a já doufám, že po diskusi zde v parlamentu a práci ve výborech jistě přijmeme novelu, která přispěje ke zkvalitnění vzdělávání. Přispěje tak k lepšímu vzdělávání především dětí, ale i k lepšímu řízení škol z hlediska metodického, ale i obsahového. Mně osobně, když jsem se dívala na obsah tohoto kariérního řádu, napadla jediná myšlenka. Bylo by zajímavé porovnat, jaké jsou platové nárůsty po první a druhé atestaci u lékařů a po první a druhé atestaci u učitelů. U učitelů po dvou letech vzdělání je nárůst o dva tisíce korun a po sedmi letech, po zdárném složení atestační zkoušky, je to pět tisíc korun.

Po pravdě řečeno, ale tyto profese už učitelé ve škole vykonávají a dá se říct, že tato novela kopíruje situaci, která se ve školách děje. Každý ředitel, který chce, aby mu škola prosperovala, má své metodické komise, v rámci kterých řeší jak vzdělávání učitelů, tak samozřejmě i kvalitu výuky.

Začali jsme školními vzdělávacími programy, pokračujeme vytvářením vlastních učebních pomůcek a teď si budeme psát své plány kariérního růstu. Já doufám, že všechno tohleto učitelé zvládnou a ještě přitom budou mít čas učit. Takže bych si přála, aby kariérní řád nám nezkomplikoval situaci, aby naopak přesně nastavil potřebné pozice a dobře je ocenil, aby nezatěžoval učitele, a moc bych se přimlouvala za to, aby to učitelé nedělali ještě ke svému úvazku. Protože, věřte mi, že učitel má hlavně učit a já už se někdy dívám na práci učitele a jeho výuku jako práci, kterou dělá, jenom když mu zbude čas.

Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už podle tabule vidím, že není potřeba ani přednostní právo, ale já to rád takhle dělám, že si vyslechnu diskusní příspěvky a aspoň krátce bych na některé z nich reagoval a připojil svůj pohled, a našeho klubu.

Když dále k té prestiži a k tomu ocenění učitelů přispěje kariérní řád, bude jenom dobře. Zaznělo tady, jak dlouho se o tom hovoří.

Nepřišla ani po pěti letech. Ale je pravda, když se o tom hovoří deset let, pak patnáct a stále nezahřmělo, že už mnozí tu naději nejen ztráceli a v podstatě ztratili, a skoro jsem si kladl otázku, jestli to dnes ještě někoho zajímá, jestli už to plně ze zřetele nevymizelo.

Je to dobře, že jsme našli nějaké kompromis, který můžeme také, a bylo by asi užitečné, srovnávat s Evropou, kterou v tomto případě doháníme, i mnohé okolní středoevropské státy. Jenom pro příklad. Na Slovensku kariérní řád už mají. Začínající učitel, samostatný učitel, učitel s první atestací, učitel s druhou atestací. Mají ho i v sousedním Polsku, Maďarsku, ale také třeba ve Francii.

Samozřejmě já říkám, velmi důležitou záležitostí je, aby tady tento systém, který není jednoduchý a ještě bude mít náročný vývoj, tak aby byl podložen dostatkem financí. Zároveň vedle toho, jakkoliv přeji kariérnímu řádu a osobně ho podporuji a také náš klub ho podporuje, tak nesmíme rezignovat ještě na další finance nebo na další motivace pro učitele, a to především narážím na otázku, aby měli ředitelé dostatek peněz pro oceňování aktivních pedagogických pracovníků, kteří se třeba nebudou naplno účastnit kariérního řádu, ale to neznamená ještě, že to nebudou kvalitní učitelé, kteří by si nezasloužili patřičného ocenění.